Poslanci SPD tento vládní energetický balíček podpoří, protože jakákoliv pomoc občanům v době sociální a ekonomické krize a astronomického zdražování všech základních životních nákladů je potřebná a dobrá. Ale vládní řešení v podobě pouhého zavádění nové, v podstatě jednorázové sociální dávky je zcela nedostatečné a neodpovídající vážnosti situace, a hlavně neodstraňuje skutečné příčiny vysokých cen energií. Navíc takzvaný příspěvek na úhradu nákladů na elektřinu a plyn, což je hlavní bod vládního návrhu, jak jsem již říkal, není nijak finančně konkretizován, a to přesto, že tato vládní koalice Petra Fialy už je u vlády tři čtvrtě roku stejně jste to nedokázali vůbec dopracovat a má být upraven až následným nařízením vlády. Samozřejmě tady bychom byli rádi, a pan ministr už to tady řekl ve svém vystoupení, abyste to konkretizovali co nejrychleji, co nejrychleji je potřeba to konkretizovat, když už máte tedy půl roku zpoždění, protože všichni občané České republiky s tím mají finanční problémy, s tou vaší vládní nekompetentností a nečinností, takže znovu říkám, čím dříve, tím lépe, nejlépe okamžitě.

Dále je potřeba, aby Česká republika vystoupila ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami Evropské unie.

To je přece úplně fatální situace, do které jste nás, tyhle vaše vlády, dovedli.

Ale všimněte si, já jsem to viděl i v televizi už vícekrát, teď pana ministra ale nikdy neřeknete, jestli 15 000 jednorázově, nebo měsíčně.

Ano, pan ministr kývá, takže to říkejte na rovinu!

Teď je potřeba, aby to slyšeli i novináři a média.

Takže to je taky potřeba si tohleto říct, aby se to tady nekamuflovalo, že jakoby něco děláte a že opravdu nabízíte nějakou zásadní pomoc nenabízíte. Nejenom že neřešíte systémově ten problém, ale i tu jednorázovou v podstatě sociální dávku, i ta je zcela nedostatečná.

No a to ani nehovořím o tom, když vám dojdou peníze, tak co tedy budete dál, protože to vaše řešení, ten váš zákon, nenabízí systémové řešení. Takže další jenom sociální dávka? Proto my tady navrhujeme ta řešení SPD a já je ještě shrnu.

Za druhé odstoupení od systému emisních povolenek EU, který zdražuje energie a suroviny. Tomu se říká takzvaný sociální tarif. My navrhujeme vytvořit takzvaný sociální tarif a já myslím, že by to bylo zcela namístě. A neříkejte mi, že to nejde, protože si tady dáme i konkrétní nějaké příklady no jde to, kdybyste hájili zájmy České republiky, a nikoliv Evropské unie, Bruselu nebo Berlína nebo Ukrajiny, anebo spekulantů hájíte zájmy, německých spekulantů, a to je potíž.

O tom, že je to určité dědictví privatizace, toho rozkradení České republiky neuváženě, privatizace strategické české infrastruktury do rukou zahraničních majitelů, o tom už jsem tady hovořil, o té privatizaci Transgasu.

Takhle se chová vlastenecká vláda!